Nemohu ale připustit váš přístup k věci: Tak si tu dělejme, co chceme, a případně nás potom srovná Ústavní soud, a nás právní řád a jednací řád nezajímá. Není to dobře.

Nebylo to přesně.

To jsem tady ještě nezažil.

My tady jednáme jeden den a vy už to ohýbáte způsobem, který jsem označil jako zvůle. Já si pořád myslím, že jediné čestné řešení je to přerušit a vrátit se k jednacímu stolu. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Chápu, že je nás více, i mí kolegové už to tady zmiňovali, ale mám potřebu se k tomu také vyjádřit.

Toto totiž znamená férové jednání.

Co se mi ale rozhodně nelíbí z vaší strany, je, jakým způsobem jste to komentoval, a chci se tady vůči tomu ohradit.

Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem to myslel tak, že pan ministr Šalomoun nebyl tady u toho pultíku. Včera dvě minuty pohovořil, řekl, že nemá čas, že se musí omluvit z pracovních důvodů, že využije pouze faktickou poznámku. V té faktické poznámce velice stručně, rychle a zároveň si myslím poměrně vyhýbavě, opatrně se vyjádřil k postupu podle legislativní nouze, že máme postupovat tedy takhle, abych se vyjádřil, a nebyl to příliš silný názor, kterým by obhajoval tenhleten postup, který zvolila vládní koalice. Dneska tady ráno byl a já bych očekával, že ministr vlády nebude čekat na to, až ho někdo vyzve z poslanců a řekne: Pane ministře, prosím vás, přijďte tady nám to vysvětlit. Já bych očekával, že když sám řekl, že nemá čas včera a že tedy využije pouhých dvou minut, že se sám aktivně přihlásí a celou tu věc uvede v podstatě za vládu jako ministr pro legislativu. To se dosud nestalo. Ale na druhou stranu jsem rád, že ho tady vidím za sebou, a věřím tomu, že brzy předstoupí a vyjádří se k tomu. Samozřejmě že lze vzít úvahu jakýsi koaliční názor i z úst pana magistra Haase, který je považován rovněž za velmi dobrého právníka, ale pořád je to jenom v uvozovkách jenom řadový poslanec, ministr vlády je trošku silnější kalibr. A já věřím tomu, že bude za chvíli vést debatu s našimi odborníky na právo. Děkuji za pozornost.

Netleskejte, to není žádná sranda. Víte, to už by bylo moc, ale přece jenom byla porušena určitá práva, jednací řád, byli jsme kráceni na právech jako poslanci, a já bych teď poprosil, aby pan předseda vlády je politologem, jistě má na to nějaký názor a i pan ministr, kdyby... něco řekněte. Řekněte! Vždyť to není tak složité.

Tak jste třetí v pořadí přednostních práv, teď jsme ve faktických.

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, budu reagovat na pana kolegu Bělobrádka. Nicméně bych vysvětlil to, co tady zaznělo z vašich úst, a to, co zaznělo z mých úst.

Jsem to trošku parafrázoval, ale takhle jste to řekl. A moje reakce na to byla, že nejsme pokrytci, protože nám nevadí a jsme si vědomi toho, že když je řádně otevřený bod a projednáváme zákon, že můžete omezit řečnickou dobu. To je Sněmovna suverén, ať rozhodne, a dělali jsme to taky. A proto jsem řekl, že lžete, když říkáte, že jsme pokrytci. Já si myslím, že jsme si to vyjasnili. Nicméně to, že nejsme pokrytci, když tady kritizujeme to, že jste nás zkrátili na právech a omezili naši řečnickou dobu, je pravda, protože my jsme to nikdy neudělali.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Chtěla bych reagovat na pana poslance Kučeru.

Tady se bavíme o tom, že my jsme byli zkrácení na svých právech.